Je skutečností, a je třeba si to přiznat, že je státní rozpočet postaven na příjmech zákonů, které ještě nejsou legislativně přijaty. Jak bude Ministerstvo financí reagovat, pokud se struktura příjmů změní, tak to určitě paní ministryně vysvětlí. Ve státním rozpočtu je také valorizace příspěvku na výkon státní správy v celkové výši 5 %. Je třeba si poctivě říci, že přes tuto valorizaci a díky za ni, i za těch 5 % stále kraje a obce na výkon státní správy doplácejí ze svého.

Já si myslím, že by to chtělo napravit a že by se to napravit mělo. Stejně tak již šestým rokem slibuje Ministerstvo financí proškrtnutí některých daňových úlev a výjimek, ale žádný ucelený konkrétní návrh jsem dosud nezaznamenal.

Já veřejně říkám, že sociální demokracie je roky připravena se do toho pustit, ale ze strany Ministerstva financí slýcháme neustále jen výmluvy, a proč to nejde.

Podpoří ho samozřejmě i klub sociální demokracie. Já samozřejmě nevylučuji, že připravíme nějaké pozměňovací návrhy, a to jednak na jednání rozpočtového výboru, tak i pro druhé čtení zákona. Děkuji za pozornost. To byl pan poslanec Václav Votava a nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Bendla a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Pane poslanče, máte slovo. Prosím. Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já nebudu mluvit o celkovém obrazu státního rozpočtu, toho jsme si dneska užili poměrně dost, ale obrátil bych vaši pozornost na některé záležitosti v jednotlivých kapitolách. Začal bych Ministerstvem práce a sociálních věcí. Když jsem studoval kapitolu Ministerstva práce a sociálních věcí, zarazilo mě plánování některých finančních prostředků. Jde zejména o takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti, kterou navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a myslím, že zřejmě i Ministerstvo financí, zvýšit oproti loňskému roku o 1,4 mld. korun na politiku aktivní zaměstnanosti. Já si nemyslím, že v tuto chvíli je to natolik aktuální, neboť Česká republika se těší situaci, která z pohledu situace na trhu práce je nebývalá, máme nebývale nízké procento nezaměstnaných. Ale naopak náš sociální výbor absolvuje několikaměsíční debatu s ministryní práce a sociálních věcí, potažmo vlastně i s Ministerstvem financí, neboť paní ministryně financí i paní ministryně práce a sociálních věcí slibovaly krajům finanční prostředky, které vyvolala legislativa státu v oblasti poskytování sociálních služeb. Shoda na začátku letošního roku byla na tom, že je potřeba dokrýt zhruba 2 mld. korun na to, aby se sociální péče na úrovni krajů nezhoršovala. Ministerstvo financí nalezlo částku 0,5 mld., Ministerstvo práce a sociálních věcí také 0,5 mld., ale pokud vy dobře počítáte, zjistíte, že vám ta 1 mld. chybí. Myslím si, že by stálo za to a trošku bych apeloval na pozornost poslanců, kteří jsou zároveň hejtmany, aby zbystřili pozornost, neboť mi nepřijde logické, že zvyšujeme o 1,4 mld. finanční příspěvek státu na aktivní politiku zaměstnanosti v okamžiku, kdy nám chybí, a zcela prokazatelně chybí, finanční prostředky na zajištění sociálních služeb na úrovni krajů. Prosil bych paní ministryni o reakci na tuto skutečnost, protože mi to tedy logiku nedává. Druhá věc, u které bych poprosil o vysvětlení.

Možná že někteří víte, možná že někteří ne, pod Kladnem se nachází jezero o objemu zhruba 170 mil. kubíků vody, kterou je možné čerpat a kterou je možné využít, a to v době sucha, v době, kdy Českou republiku postihuje situace nedostatku vody a vodních zdrojů. Byla by hrozná chyba, kdyby se stalo to, co bylo avizováno v médiích, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se od této aktivity, využití těchto finančních zdrojů, které vláda schválila v roce 2017, distancuje a že v tom dále pokračovat nebude. Ministr průmyslu a obchodu při odpovědích na interpelace říkal, že ale finanční prostředky alokovány zůstanou a že bude dohoda mezi jednotlivými ministerstvy, ať už je to Ministerstvo zemědělství, které by ty finanční prostředky převzalo, či Ministerstvo životního prostředí. Já jsem je v žádné kapitole nenašel, a tak moje otázka zní a to už je jedno, kdo odpoví, jestli ministryně financí, ministr průmyslu a obchodu, který tady není přítomen, koukám, že teď je tady chudák jenom paní ministryně financí aha, pan ministr kultury tady teď je, ale ten mě neposlouchá. Přesto bych prostě rád odpověď. Tak se vám omlouvám.

Proto jednoduchá otázka, kde je ta čtvrtmiliarda, neboť jsem ji nenašel. A teď bych si dovolil o něco více poznámek ke kapitole Ministerstva zemědělství, jehož rozpočet je nebo celkové příjmy jsou vlastně nižší, než bývaly v minulých letech, a ten rozpočet se ztenčuje. Já jsem se soustředil na priority, které jsme tady často společně deklarovali, že mají být v oblasti priorit státu.